Otevírám rozpravu. Ke zkrácenému jednání, nebo k bodu? Ke zkrácenému jednání se tedy nikdo nehlásí. Opravdu se nikdo nehlásí, rozpravu končím.